Zatímco řetězec má zpravidla vždy na výběr z více dodavatelů obdobného zboží, pro řadu výrobců a distributorů potravin je smlouva s daným obchodníkem často existenční otázkou. A získání obdobných odbytových možností je v tvrdé konkurenci minimálně velmi nesnadné.

Významnou tržní sílu předpokládá u soutěžitelů, jejichž roční obrat přesahuje 5 miliard korun, pokud tuto domněnku nevyvrací okolnosti spojené se strukturou trhu, překážkami vstupu na trh, tržním podílem dodavatele a odběratele, jejich finanční silou, velikostí obchodní sítě odběratele či velikostí a umístěním jeho jednotlivých prodejen. Tohle cítím potřebu zdůraznit, protože skutečně nejde o otázku obratu, ale musí být posuzovány také tyto faktory a také tyto skutečnosti. Do současné doby, a k tomu se vztahovala řada otázek ze strany vystupujících poslanců, do současné doby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v této oblasti provedl sektorové šetření, aby se seznámil s tímto novým polem působnosti po roce 2010, a zahájil téměř desítku správních řízení. Při aplikaci zákona v těchto řízeních však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže narazil na výkladové obtíže, které se týkají základního konceptu významné tržní síly. Setkal se také se značnými obstrukcemi ze strany řetězců, kterými přirozeně se snaží protahovat celé řízení, a proto se může zdát, pokud se na takovou věc podívá běžný občan svýma očima, že se všechna tato řízení vlečou a že vlastně zákon k ničemu není. Ze správních řízení, která zahájil ÚOHZ pro možné porušení zákona, byla už dvě tato řízení pravomocně ukončena, a to řízení se společností Ahold a se společností Kaufland. Dále jsou úřadem vedena správní řízení se společnostmi Tesco, Globus, Lidl, další správní řízení se společností Kaufland. Tato řízení však dosud nebyla ukončena. Není to tak. Není to tak.

Tím, že tuto regulaci nyní máme, se řadíme mezi státy, v nichž specifická regulace prostřednictvím norem veřejného práva, jejichž dodržování je kontrolováno orgány veřejné moci, jež rozhodují o jejich porušení a případném uložení sankcí, byla přijata už v minulých letech.

Chci také připomenout, že v informačním listu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2013, který se věnoval problematice významné tržní síly, je například provedeno srovnání maďarské, britské a také litevské právní úpravy.

Je také myslím dobré zmínit, že Evropská komise v poslední době zaměřila svoji pozornost na vztahy mezi dodavateli a odběrateli při dodávkách zboží pro maloobchodní prodej konečným spotřebitelům. Důvodem pro tento zvýšený zájem je skutečnost, že dochází stále častěji k situaci, kdy silnější strana, kterou je v drtivé většině případů odběratel, obchodní řetězec, předkládá druhé smluvní straně, dodavateli, návrh obchodních podmínek, které jsou jednostranně výhodné pouze pro tento obchodní řetězec. Evropská komise provedla rozsáhlé šetření mezi všemi členskými státy s cílem zjistit, jak probíhají obchodní vztahy mezi dodavateli a odběrateli. S cílem zjistit, jaké jsou nejčastější formy nátlaku obchodních řetězců na jejich dodavatele. Zjistila, že v převážné většině případů dochází k nerovným vztahům právě při dodávkách potravin pro maloobchodní prodej konečným spotřebitelům. V roce 2010 byla zřízena odborná platforma pro smluvní praktiky mezi podniky, která potom v roce 2011 vydala soubor zásad a příkladů poctivých a také případů nekalých praktik ve vertikálních vztazích v rámci potravinového dodavatelského řetězce.

Zelená kniha také obsahuje definici a příklady nekalých obchodních praktik, příklady možných dopadů těchto nekalých obchodních praktik a věnuje se také právnímu rámci k potírání těchto praktik v jednotlivých členských zemích.

Já bych tedy chtěl jednoznačně odmítnout ty argumenty, které se v debatě objevily a které tvrdily, že za prvé ten problém vůbec neexistuje a za druhé že Česká republika toto téma řeší izolovaně, že ho řeší sama a že to je něco, co je neobvyklé v rámci Evropské unie. I řada dalších zemí EU potvrzuje, že toto je reálný problém, a postupně přijímají regulace, které směřují k napravení nerovného postavení. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě několik dalších poznámek k tomuto návrhu.

Hlavními aktéry těchto iniciativ jsou řetězce, které je podporují a prosazují.